Děkuji, pane místopředsedo. Já nevím, jestli paní kolegyně Válková neposlouchala to vystoupení tehdy, které tady zaznívalo, když by vydáván pan Svoboda.

A mimochodem ptala jsem se teďka pana docenta Svobody, kdy on dostal rozsudek po tom, co jsme ho vydávali v roce 2014. Víte, kdy dostal rozsudek? Minulý týden. Děkuji. Prosím, máte slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já si zde dovolím říct svůj názor na celou tu záležitost, které tady věnujeme tolik času dneska.

Jako další je přihlášen pan poslanec Fiedler, připraví se paní poslankyně Válková. Prosím, pane poslanče. Já mám velmi rozpačité dojmy tady z projednávání této již tak zpolitizované kauzy. Tato kauza byla zpolitizovaná již na počátku jednak stranou sporu, která se snaží vymezovat proti panu Babišovi a hnutí ANO, a bohužel i samotnými vydávanými poslanci, kteří to zase využili k tomu, aby se postavili do role mučedníků, kteří na toto zpolitizování bohužel přistoupili. Já si myslím, že pravdu měl pan poslanec Huml, který tady zmínil, že ideální by byl stav, kdyby poslanci neměli imunitu, byli by v tichosti obviněni. Požádám vás, abyste případné věci, které potřebujete řešit, šli řešit do předsálí, ať je zde klid. Prosím, pokračujte. Prosím potom o prodloužení času, pane předsedající. Že měl pravdu pan poslanec Huml, který říkal, že ti poslanci by měli být obviněni v tichosti, bez imunity. Ono by se to nemedializovalo a soudy by rozhodly a nedošlo by k takovému zpolitizování, jakého jsme tady svědky. Pevně věřím, že současně s vydávanými poslanci jsou šetřeni i úředníci, kteří vykonávali dozor, kteří konstatovali, že při této kauze bylo všechno v pořádku, protože jestliže to šetří policie, tak já doufám, že i ti úředníci asi udělali nějakou chybu a že už jsou současně dávnou vyšetřování. A ještě poslední zmínku.

Mohli jsme být mnohem dál v této kauze OKD. Pan premiér neodpověděl ani ano, ani ne, jak mívá ve zvyku, neodpověděl vůbec. A to je to, co mi na celé této kauze vadí. A mám ho jasný. Ale vadí mi to, co tady bylo zmíněno, že řada jiných kauz v mnohem větším rozsahu dodnes nebyla dořešena. Nyní paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Vondráček.

Takže bych to ráda uvedla na správnou míru. I pan poslanec Svoboda byl vydáván pro trestný čin, byť se nejednalo o trestný čin majetkový.

Děkuji. Nyní pan poslanec Vondráček, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím. Děkuji za slovo. Já jsem tady sám sebe citoval, že považuji obvinění za absurdní a že držím panu kolegovi poslanci Svobodovi palce.

Já se tímto omlouvám panu poslanci Svobodovi za to, že jsem hlasoval pro jeho vydání.

A samozřejmě protože byl předtím veřejně činný, tak si na něho něco našli z veřejné sféry. V tom paralelu spatřuji. Děkuji.

Takže si toho skutečně cením. Možná se nemusíme chytat za slovo.

To jsme nebyli my. Dneska jste tedy výrazně ubrali a je to dobře.